Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, já jenom víceméně technicky. My jako vláda určitě chceme zařadit projednávání strategie. To znamená, termín jsme splnili tak, jak byl dán Poslaneckou sněmovnou. Můžeme mít diskusi o kvalitě toho materiálu jistě k ní tady bude příležitost, o východiscích daného materiálu a podobně. Nicméně prosím pochopte, že vláda ten materiál chce zařadit na takový moment, kdy budou moci být přítomni všichni gesční ministři zodpovědní za jednotlivé rezorty. Nechceme, aby ji představoval jeden jediný člověk, to znamená ministr vnitra, premiér, ale skutečně gesční ministři. Já jsem trochu očekával ale nemám do toho co mluvit, je to svobodné rozhodnutí Poslanecké sněmovny a předsedů jednotlivých výborů ale já jsem trochu předpokládal, že to, co udělal pan kolega Žáček, který okamžitě i po usnesení bezpečnostního výboru daný materiál zařadil na projednávání bezpečnostního výboru, tak jsem trochu čekal, že když je to od 14. 4. v systému k dispozici, že sociální, zdravotní, třeba i další výbory, školský a podobně, se danou materií budou zabývat. Já jsem nezaregistroval zatím zájem jediného výboru se tím materiálem zabývat. Chápu, že to můžeme otočit, ale logičtější mi přijde mít konkrétní výstupy z výborů tak, jak to udělal bezpečnostní výbor. Byla tam paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, také se k tomu vyjadřovala. Ale předpokládal bych, že ty námitky, poznámky, otázky, vůči nám vzejdou i z ostatních výborů. Prošlo to bez povšimnutí, nevím proč. Já jsem komunikoval pouze s gesčně příslušným výborem, to znamená bezpečnostním, který to projednal. Takže teď je skutečně na logické zvážení toho, zda to nenechat projednat výbory a potom už v nějaké pokročilejší fázi protože ten materiál se vyvíjí, pracuje podle usnesení vlády strategická pracovní skupina v jedenácti pracovních týmech, ty závěry samozřejmě budou konkrétnější mnohé otázky z bezpečnostního výboru už budou moci být zodpovězeny v nějaké větší míře, detailu.

Potom se tomu určitě budeme věnovat v Poslanecké sněmovně v rámci dlouhé debaty v nějaký okamžik, kdy na to bude vytvořen dostatečný prostor a organizačně bude zajištěna účast všech gesčně příslušných ministrů. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo. Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.

Určitě s tím souhlasím, ale musím říct, že od bezpečnostního výboru, který se konal 14. dubna, uplynulo dalších jedenáct dní a že už dávno to projednání mohlo proběhnout.

Takže to považuji v tuto chvíli jenom za oddálení. A opravdu, tento dokument je důležitý, je klíčový a je nutné, aby všichni občané věděli, co se tady bude dít za tři měsíce, za půl roku, za rok, proto je ta strategie natolik nutná. Ta strategie se nám tady slibuje. Protože to není strategie, vy jste nám nepředložil strategii řešení uprchlické krize.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Prosím, máte slovo.

My jsme splnili usnesení, dokonce jsme pro něj hlasovali, 14. 4., jak jsme byli zavázáni, byla daná věc v systému. Samozřejmě na ty výbory rád přijdu, stejně jako ostatní gesční ministři. Ale myslím si, že právě ta zodpovědnost, ano, prostřednictvím paní místopředsedkyně, je na vládě, v vláda určitě tu zodpovědnost splní a ten materiál bude prezentovat Poslanecké sněmovně. Ale neříkejte, že nebyl předložen. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Kromě zařazení nového bodu tam potom navrhuji přednostní zařazení.

Nebudeli tento návrh přijat, tak potom navrhuji, aby to bylo v pátek jako úplně první bod. Tam je těch návrhů také více, ale tam už si trvám na tom, aby se rozhodlo tedy hlasováním. Co se týče mého samotného návrhu, tak se domnívám, že to je natolik závažné téma, že se s ním nejsme schopni vypořádat v rámci interpelací.

Je to v zájmu především vládní koalice, abychom si zde na půdě Poslanecké sněmovny navzájem sdělili stanoviska, která někdy tak napůl probíhají v médiích, probíhají na různých občanských fórech, probíhají různé debaty mezi občany a ty informace se liší, mediální informace se liší. Myslím si, že bychom si konečně měli udělat jasno tady v Poslanecké sněmovně.